Velmi se omlouvám, ale dovoluji si ctěné kolegyně a kolegy poprosit o ztišení se. Bavíme se tady jenom o víc než bilionu korun. Tisíc dvě stě padesát miliard! Koho by to zajímalo taky, že jo?

Na výsledku hlasování to samozřejmě nic nezmění.

Takže abych to shrnul. Je to trochu překvapivé, bereme to jako politickou realitu.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu předsedovi. Uznávám, že ten postup je nezvyklý, nicméně takto mně byl předepsán sněmovní legislativou. Nyní se asi k této věci hlásí pan předseda Votava. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Takže je odhlasovaná.

Děkuji panu předsedovi Votavovi. Dalším řádně přihlášeným, tentokrát bez přednostního práva, je paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Jsem moc ráda, že přišla paní ministryně. Tato kapitola čerpá skoro polovinu státního rozpočtu a nastavení některých dílčích kapitol v ní je mi naprostou záhadou, kterou mi ani na výboru pro sociální politiku nedokázali pracovníci Ministerstva práce vysvětlit a zodpovědět. Uvedu příklad například na poklesu mandatorních výdajů v oblasti dávek osobám se zdravotním postižením.

Máme méně postižených, nebo se nám uzdravili? Nepotřebují kompenzační pomůcky, úpravy bytů nebo nepotřebují se dopravovat auty za vzděláním, prací či společenským životem? Možná by mi na tuto otázku mohla paní ministryně odpovědět, jak je to možné. Nedávno jsem na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy měla členy sociální komise Moravskoslezského kraje a ti si stěžovali, jak zdravotně postižení mají problémy s čerpáním těchto dávek. A to tady nechci zmiňovat ani různé mediální kauzy. Opravdu to nechápu, jak se ministerstvo k této problematice staví, protože je potřeba brát ohled na zdravotně postižené a umožnit jim takový život, aby mohli žít běžným životem za podpory jak v rodinném, tak i vzdělávacím i pracovním životě. Nebo se pletu?

Navrhuje 600 mil. korun převést do položky dávky důchodového pojištění to je rozumné, musíme si někde najít peníze na jednorázový příspěvek k důchodu, když v rozpočtu s tím nebylo počítáno, přitom se o tom mluví už od září letošního roku a zbytek doporučuje použít právě pro zdravotně postižené. A já si myslím, že do této kapitoly by se to přesunout mělo. Náš klub bude podporovat i pozměňující návrhy místopředsedy Bartoška a pana poslance Vilímce, kteří chtějí navýšit příspěvky na péči, které nebyly valorizovány několik let.

Bohužel tato novela leží zaparkovaná v Poslanecké sněmovně, a kdy se dostane na jednání, to nevím. Při našem stylu práce si myslím, že to bude zadlouho.

Převedeno do praxe je to navýšení peněz na sociální pracovníky v obcích.

A zde si neodpustím kritiku ministerstva v této oblasti financování. Nevím, zda se vůbec úředníci Ministerstva práce a sociálních věcí potkávají a zda si předávají informace z výboru pro sociální politiku, kde jsme financování těchto zařízení probírali. V jakých ekonomických problémech jsou zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.